Bezpečnostní situace však je taková, že tito policisté by měli být vybaveni dostatečným množstvím ochranných pomůcek, a já balistickou vestu, popř. rukavice a další a další vybavení, protiúderové prostředky považuji za základní prostředek ochrany při jejich práci. Považuji to za něco takového, jako kdybyste nechali lékaře v nemocnici operovat a nedali mu ochranné rukavice, popř. horníka nechali fárat a nedali mu možnost používat respirátor. Tito lidé, tyto profese, které jsem teď zmínil, by určitě udělali takové divadlo, že by se to stát nemohlo. My jsme stále zvyklí, že policisté, hasiči, prostě je navelíme a oni jdou a splní ten úkol. Splní ten rozkaz, který dostali, ale je na Policii ČR a Policejním prezidiu, ale i na vás, pane ministře vnitra, abyste pro policisty vytvořil takové podmínky pro výkon služby, aby tento výkon služby mohl být kvalitně odváděn a aby tito policisté byli při výkonu své služby dostatečně chráněni. Oba děláme stejnou tematiku a předpokládám, že naším společným cílem je, aby Policie ČR fungovala a fungovala na co nejlepší úrovni. Když pokládám interpelaci, většinou už odpověď znám. Protože mám stále dostatek lidí uvnitř policejního sboru a moje předchozí povolání mě tak naučilo ptát se oficiálně na něco, kdy už odpověď znám, ale potřebuji to pouze dát na vědomost někomu dalšímu. Proto když vám pokládám konkrétní otázku a ta konkrétní otázka zněla, kolika neprůstřelnými vestami pro skryté a vnější nošení stálá pořádková jednotka disponuje a kolik z nich je již po expiraci. Bez rozlišení, zda jsou pro skryté, nebo vnější nošení, a bez rozdílu, zda jsou po expiraci, nebo ne.

Zase bez rozdílu, kolik jich je po expiraci. Teď ty vesty. Policisté plní mnoho specifických úkolů a i balistické vesty jsou různých typů. Pokud je určité množství vest pro skryté nošení, tak se nosí tzv. na tělo.

Asi by se to nikomu z nás nelíbilo. Balistická vesta by měla být individuálně pro každého policistu této pořádkové jednotky, neli pro každého policistu, který plní úkoly v přímém výkonu služby.

Šestnácti tisíci. To znamená, v podstatě každý třetí policista má ochrannou vestu.

Stálá pořádková jednotka tím, že není schopno vedení policie vysoutěžit balistické vesty, potřebovala plnit úkoly, které jsou dány, a proto si musela půjčit vesty od krajských ředitelství, aby policisté v Praze, kteří plní ty nejtěžší úkoly, které tady jsou, vůbec byli jakýmkoli způsobem chráněni.

Vy mně odpovídáte, že to není tak hrozné a že se daří. Já říkám, kdyby se všechno tak dařilo, jako se daří nakupovat kožené bundy pro generály, popř. jiné věci, které slouží pouze na ozdobu, tak by to bylo výborné. Bohužel se nedaří soutěžit některé věci, a můžeme se bavit o botách, můžeme se bavit klidně někdy o hasičích, co se všechno nedaří. Ale to jsou lidé, kteří jsou vždycky na tom prvním místě, a pokud lidé odněkud utíkají, tak tito lidé tam přicházejí. A když vám pokládám, pane ministře, jakoukoli otázku, tak nejde o to, abych něco rozviřoval, ale jde mi o to, abyste si vy tu otázku pořádně přečetl, řekl si, proč se ten poslanec Ondráček na něco ptá, když asi tu odpověď ví, a snažil se nějakým způsobem o nápravu. Protože odpovědí, které vám přichystají na Policejním prezidiu, tohoto typu, že já se ptám na konkrétní věc, na konkrétní rozlišení mezi vestami pro skryté a vnější nošení, na konkrétní věc, kolik z nich je po expiraci, protože nikdo neví, co ta vesta po expiraci udělá, to samé ten protiúderový prostředek, a vy mi odpovíte faktickým číslem 411, které ještě ani není správně, tak se pak nemůžete divit, že nesouhlasím s vaší odpovědí a musím to přenést na půdu Sněmovny. Tak abychom se o tom tady bavili, abychom se snažili společným způsobem klidně najít, a bude to tady i pro pana ministra financí, peníze do státního rozpočtu do kapitoly Ministerstva vnitra, protože základní prostředky pro ochranu zdraví při práci si tito policisté zaslouží, protože bezpečnostní situace je taková, že kdykoli může být hůř. Pane ministře, s touto odpovědí souhlasit nemůžu, budu žádat, byť jste teď i řekl některá nová čísla, ale abyste mi to dal písemně včetně protiúderových prostředků, protože i ty jsou po expiraci.

Bylo to třeba u odznaků služby kriminální policie, které jste zde zmínili.

Ale jak vy to tam soutěžíte, to jsou věci, které mi hlava nebere. Pane ministře, s touto odpovědí nemohu souhlasit jenom proto, že mi neodpovídáte, na co se ptám. Já tu odpověď znám, ale chtěl bych, aby ji také znali všichni, co jsou zde přítomni, protože Policii ČR potřebujeme, ať chceme, nebo nechceme, ale potřebujeme ji a potřebujeme, aby byla nejenom špičkově vycvičená, ale také vybavená, aby se nestávalo, že nám policisté budou umírat při výkonu služby jenom proto, že nejsme schopni zajistit odpovídající balistickou ochranu.